Já vám děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Jan Farský. Prosím, pane zpravodaji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, pan ministr jako předkladatel popsal, o co v zákoně jde.

Jde o několik paragrafů, které zpřesňují tam, kde dnes není zcela jasný výklad, kde dochází se střetu nebo ke styku těch jednotlivých právních systémů. Takže z toho důvodu je zde předložen tento návrh. Organizační výbor navrhl jeho projednání v ústavněprávním výboru, k čemuž se připojuji. Já vám děkuji. Otevírám rozpravu. Táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho neeviduji. Je tomu tak. V tom případě končím obecnou rozpravu. Táži se pana navrhovatele a pana zpravodaje na závěrečná slova. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Neeviduji žádný návrh. V tom případě přistoupíme k hlasování. Přečtu návrh usnesení: Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu?

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru a já se táži, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům. Žádný návrh neeviduji. Jestli je tomu tak, v tom případě končím projednávání tohoto bodu. Děkuji jak panu ministrovi, tak panu zpravodaji.